Děkuji vám. Dalším přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Jiří Mihola, připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji.

První pozměňovací návrh se týká církevních a soukromých škol. Já jsem rád, že už podle předchozích vystoupení a diskusí to školství a vzdělávání rozhodně nezapadá. Jsem tomu opravdu rád a pevně věřím, že všechny strany zde působící v Poslanecké sněmovně dostojí svým předvolebním slibům a budou soustředit tu hlavní pozornost právě na oblast vzdělávání a školství. A měli bychom tam usilovat nejenom o plnění slibů ve smyslu, když se řekne dvacet, tak patnáct není dvacet, abychom si ta čísla opravdu nepletli. Myslím teď nárůst platů učitelů a rád podpořím, aby to bylo podle původního příslibu, ale aby nám nevznikaly v České republice skupiny učitelů nějaké druhé nebo třetí kategorie. Jsem přesvědčen, že si to opravdu nezaslouží a že vlastně to tak nemůžeme v žádném případě dopustit. Já bych proto tímto pozměňovacím návrhem směrem k těm církevním a soukromým školám chtěl dosáhnout toho, aby se mzdy pedagogů na soukromých a církevních školách srovnaly s těmi učiteli na státních školách. Těch důvodů je mnoho.

Ano, je to klíčové slovo, tak je to v pořádku.

Já tu situaci nejlépe znám samozřejmě v městě, kde žiji, v městě Brně. Jsou otevřeny všem. To není, abych to jasně zdůraznil, není záležitost církví nebo jenom nějakých určitých společenství. Jsou to školy otevřené všem, využívané všemi. A já v tomto smyslu vkládám naděje i do hnutí ANO, které vlastně jako nejsilnější člen vládní koalice v programovém prohlášení říká, že budou zvláštní pozornost věnovat také církevním a soukromým školám a srovnávat jejich společenskou užitečnost. A já myslím, že především ten zájem společnosti je nejlepším ukazatelem té prospěšnosti a užitečnosti a pak i ta kvalita, kterou nabízejí. Takže prosím řekněme už v tomto státním rozpočtu, už to probůh opravdu neodkládejme, řekněme jasné ne vytváření nějaké druhé kategorie učitelů. Jenom kvůli tomu, že se člověk přestěhuje do jiného města nebo získá místo na jiné škole, notabene kvalitnější, tak aby si s platem pohoršil, to opravdu si učitelé nezaslouží. Navíc tím demotivujeme budoucí učitele, které jsme také slíbili podporovat, a slibovali jsme podporovat i samozřejmě fakulty, které budoucí učitele připravují.

Rok je příliš dlouhá doba. Navíc, není to prosím na úkor státního dluhu ani nějak pochybně ty peníze jinak podložené. Víme, že rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl navýšen, což je dobře, což vítám, a za to i děkuji, a to zhruba o 30 miliard.

Ale stejně tak jak někdo dovede přísně říct: nejsou všechny soukromé školy stejně kvalitní, tak na to já říkám ano, a nejsou všechny státní stejně kvalitní a tak dobré, abychom řekli, tak stačí nám tady jenom státní.

No a ten druhý pozměňovací návrh se týká Akademie věd České republiky. Také se všichni hlásíme k tomu, a je to dobře, podporovat vědu, výzkum a inovace. Já sám jsem přesvědčen a věřím, že většina z vás tady, že je to jedna z mála cest, kde ještě Česká republika opravdu díky chytrým českým hlavám může prorazit na rozdíl od řady průmyslových odvětví, kde jsme ty pozice dávno a možná i nenávratně nebo dlouhodobě ztratili. Tak v oblasti vědy, výzkumu a inovací určitě tu šanci máme a výsledky to dokazují. Tak tady bych chtěl poprosit o navýšení rozpočtu pro akademii věd o 100 milionů korun českých, což v rámci státního rozpočtu není rozhodně žádná závratná částka, ale pro akademii věd je velmi důležitá a především je důležitá pro podporu a zvýšení mezd mladých, perspektivních vědců a vědkyň.

A ty nůžky se bohužel rozevírají, protože platy jsou dlouhodobě spíše nízké, anebo ty mzdy stagnují. A ta částka 100 milionů ta menší část, asi 20 milionů, se týká navýšení prostředků na stavební akce a přístroje pracovišť Akademie věd České republiky a to jsou investice, které byly plánovány už na tento rok 2018. Já rozumím té situaci, že když se dofinancovával rozpočet regionálního školství a podporovaly se lékařské fakulty, všechno to bylo potřebné, že se to vlastně vzalo z různých zdrojů a mimo jiné i právě z rozpočtu akademie věd, těch 100 milionů. Ale prosím, vraťme to tam, je to potřeba. A jak jsem říkal už na začátku, všichni vždycky zdůrazňujeme, a je to dobře, že zdůrazňujeme, že vědu, výzkum, inovace je potřeba podporovat. Tak prosím, tady ta slova zrealizujme i podporou těchto pozměňovacích návrhů.